Ale zároveň žádáme i po vládě, aby odpovědně přehodnotila zbytečné výdaje a použila je raději na účinnou pomoc našim lidem, firmám, živnostníkům. Právě na ně totiž můžeme být všichni právem hrdi, jak skvěle tuhle blbou situaci zvládají, s tolika omezeními. A přeji nám všem, ať se nám život co nejdřív vrátí do svých kolejí, na které jsme zvyklí.

Děkuji, pane místopředsedo.

Zatím tedy bohužel nezaznělo úplně jasně, takže já se pokusím nahradit to, co tady zatím jasně nezaznělo, jak moc neziskový sektor nyní potřebujeme.

Oni to vnímají jako stav, který je opravdu pro ně velmi obtížný. Ale jsou zde i jiné oblasti, na první pohled ne tak zcela viditelné.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

V situaci, kdy skutečně, jak vláda popisuje, se všechno mění každou chvílí, každým momentem, nikdo nemá žádný plán, což se mi nelíbí, ale tato vyjádření vlády slyším a nezbývá mi, než je brát na vědomí, tak už před nějakými 14 dny, ještě neuplynula ani polovina těch prvních 30 dní nouzového stavu, jsme slyšeli od vlády, že chce protažení o dalších 30 dní, že neví, co se bude dít, ale nouzový stav se evidentně zalíbil, tak má trvat dalších 30 dní. Ale nouzový stav je obrovský zásah do práv, do svobod každého občana a je obrovským zásahem do celého fungování společnosti. A čím déle bude trvat, tím větší škody samozřejmě způsobí. Není to jednoduché rozhodování, ale prohlašovat, že pomůže všem ve finále, celé společnosti, i těm nejohroženějším prodloužení nouzového stavu takto šmahem, prostě pravda není.